Moc výkonná by neměla předpokládat, že její předlohy zákonů budou muset projít standardním legislativním procesem a hodnocením dopadů regulace jen proto, že pokračuje šíření choroby covid19, který ovšem již v této situaci nepředstavuje tak závažné nebezpečí, jak to bylo v roce 2020, protože jednak máme nové léčebné postupy a jednak ty varianty, které se tady objevují, ať již se tady říká, že to jsou nějaké mutace nebo kvazi mutace nebo nějaké nové viry, tak nejsou naštěstí tak nebezpečné, jako původní. Tento stav tedy může trvat po mnoho dalších měsíců, nebo dokonce let, a je zjevně neúnosné, aby Česká republika jen proto upustila od veřejně a pod odbornou kontrolou vedené debaty nad těmito legislativními návrhy vlády. Moc zákonodárná by měla s aktivací režimu legislativní nouze souhlasit jen s největší zdrženlivostí nejen proto, že tento režim dramaticky omezuje parlamentní debatu nad vládními návrhy zákonů, ale i proto, že tento režim zpětně legitimizuje stav, v němž vláda předkládá Parlamentu návrhy zákonů, které nebyly dostatečně diskutovány a jejichž dopady a souvislosti nebyly dostatečně vyhodnoceny.

Ten vykazuje známky nedostatečné analýzy dopadů navrhovaných pravidel, a to zejména u pravidla prodlužujícího pozastavení povinnosti podat dlužnický insolvenční návrh u novelizace pravidel upravujících mimořádné moratorium.

Takto rozsáhlý právní předpis zasahující nebývalým způsobem do celé řady oborů procesního práva včetně práva insolvenčního byl Parlamentem projednán a schválen za méně než tři týdny. Vše výše uvedené se odehrálo v prvním měsíci po vyhlášení nouzového stavu, který tedy nyní nemáme, ale bohužel ta situace se v případě tohoto zákona, tedy pandemického, až nápadně podobá a ten tlak na to projednání se až nápadně podobá tady tomu, co už jsme zde zažili, a to tedy včetně nouzového stavu, přijetí drakonických omezení společenského života, která v principu zamezovala naprosto normálnímu fungování soudních procesů, a stalo se tak v situaci, kdy byl další vývoj epidemie onemocnění covid19 velkou neznámou a stejně tak bylo velmi nejasné, jak hluboké dopady bude mít nastalá situace na ekonomický život. Dne 19. října 2020, tedy takřka přesně půl roku po jeho přijetí, byl poslancům jako sněmovní tisk 1060 rozeslán vládní návrh novelizace zákona lex covid. Na vládním legislativním portálu byl návrh zveřejněn téhož dne a Poslanecká sněmovna opět ve stavu legislativní nouze vládní návrh projednávala a schválila dne 23. října a postoupila Senátu.

A bohužel to zneužívání podávání zákonů v legislativní nouzi je zřejmě bráno za takový nový standard.

Takže ještě jednou opravdu varuji před schválením této novely. Děkuji panu poslanci za dodržení času.

A mám tady dalšího pana poslance, který již vystupoval, ale má možnost vystoupit ještě jednou, a to je pan poslanec Jiří Kobza. Takže bych ho požádala, aby přišel k řečnickému pultu. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji, paní předsedající.

A to bylo potvrzeno i nálezem Ústavního soudu, který je závazným pramenem práva. A podle mého upřímného přesvědčení to nejrozumnější, co můžeme nyní udělat, je stav legislativní nouze zrušit a projednat tuto novelu v řádném legislativním procesu.